Pane předsedající, dámy a pánové, byl jsem vyzván paní poslankyní Černochovou prostřednictvím pana předsedajícího.

Je to o tom, až budou ty akvizice připravené, tak je realizujme.

Vážený pane předsedající, ctěná Poslanecká sněmovno, já musím reagovat na slova pana poslance Černého. Já jsem tady jasně řekla, že pracuji na tom, aby akviziční procesy byly připraveny. Jsem tam pět týdnů.

A chcete to všichni prostřednictvím všech politických uskupení v této Poslanecké sněmovně. A vy zpochybňujete, ptáte se proč, jaké hrozby nám hrozí. Patnáct let po životnosti, z toho tři roky už úplně po životnosti životnosti. Proto se tady řeší nákup těch nových radarů od nebudu říkat jaké strany. Další věc: děla.

Tak se bude delaborovat. Umíme to. Takže prosím nezpochybňujme, proč vůbec máme Armádu České republiky. A jenom bych možná doporučila jako poslanec této Sněmovny, jestli by šlo nějak nezneužívat ty faktické poznámky a slyšet celou story.

Omlouvám se, kolegové, stále se ještě nedostanu k tomu, co jsem vám chtěl sdělit, protože musím faktickou poznámkou reagovat na to, co řekla paní ministryně.

Já jsem zastánce toho, aby každý suverénní stát nedovedu si vůbec představit, jak by mohla Česká republika naplňovat základní svoje povinnosti, které jí vyplývají z Ústavy, bez toho, aby garantovala svoji obranu. Ve vašem programovém prohlášení vlády v demisi, tedy vlastně už se bavíme o mrtvém dokumentu, je zmínka o tom, že například armáda s policií bude chránit naše hranice. Já bych byl nesmírně rád, kdyby to šlo, ale ono to nejde, paní ministryně. I kdybyste použila Hradní stráž a všechny policisty, tak ani tak nebudete schopni tento úkol ve vašem programovém prohlášení obsažený zajistit. Já jsem nebyl minulé volební období ministrem obrany zodpovědným za to, že Česká republika je suverénním státem se vším všudy. Mluvit totiž o nějaké suverenitě bez schopnosti zajistit obranu nelze. Když už se bavíme o té suverenitě, tak chci jenom sdělit, že v rámci prostředí, v jakém se pohybujeme, si pochopitelně i uvědomujeme, jak významnou složkou je právě protivzdušná obrana a schopnost zajistit alespoň náš vzdušný prostor, a s velkým potěšením kvitujeme, že v rámci projektu NATINAD jsme schopni plnit alespoň tyto úkoly.

Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem musela reagovat na pana kolegu poslance Maška vaším prostřednictvím, protože já chápu to, že on je záchranář, lékař, není ekonom. Ale skutečně pokud nějakým způsobem chcete garantovat finanční prostředky, tak je v tom rozpočtu, pane kolego prostřednictvím pana místopředsedy, musíte fakticky mít.

A dva roky, de facto, s ekonomickou predikcí, která je teď, ta může být úplně jiná, takže skutečně není to nějaké horentní číslo, přistupovali jsme k tomu velmi odpovědně, aby to nebyl skok ze dne na den, ale jiným způsobem toho nedocílíte.

Předpokládám, že to budeme mít na výboru někdy po březnu, a myslím si, že tam se skutečně pod to 1 % opět dostaneme.

Jenom jsem chtěla vysvětlit panu kolegovi Maškovi, že skutečně bez finančních prostředků v rozpočtu k navyšování rozpočtu docházet nemůže.

Dobrý den. Já se domnívám, že schválit tuto novelu je předčasné.

Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo.

Doufám, že jsem přesvědčil přítomné, že nejsme pacifisti a rozhodně nechceme poškodit obranyschopnost České republiky, ale stále si klademe otázku, kdo je tedy ta hrozba, jak ji definovat, abychom dospěli k tomu, že můžeme s klidným svědomím souhlasit s tím, že budeme na obranu vydávat tak obrovské prostředky. Ta hrozba je dnes docela fiktivní. Dostali jsme se do situace, kdy se téměř všichni něčeho bojíme.